Další v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihláška v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěl bych poděkovat panu senátorovi a Senátu jako celku, že ještě do zákona zanesl tuto úpravu, kterou my považujeme nejenom za vhodnou, ale také správnou. Pokud stát dneska poskytuje peníze formou dotací či veřejných zakázek, měl by mít také jistotu, komu tyto peníze poskytuje. K tomu má sloužit primárně evidence skutečných majitelů.

To, co zavádí senátní návrh, je právě to, že dotyčný příjemce je povinen tyto nesrovnalosti vypořádat. My bychom měli jako zákonodárci lpět na tom, aby stát v tomto smyslu šel příkladem a nevytvářel tady jakýkoli prostor pro jakékoli nekalosti, včetně třeba praní špinavých peněz.

Senátní verze, jak se nám vrací, nechce nic jiného než právě možnost v případě nesrovnalostí ty dotace, respektive účast na veřejných zakázkách, odepřít v případě, že firma, společnost, tyto připomínky, tyto nesrovnalosti nevypořádá. To je přece naprosto spravedlivé a logické. Tady neznamená ten senátní návrh automatickou stopku. Společnosti, které budou mít evidenci v pořádku, se ničeho bát nemusí. Když je vypořádá, tak se samozřejmě může stát jak příjemcem dotace, tak účastníkem v rámci veřejných zakázek. V případě ověřování údajů v evidenci tam kromě výpisu z evidence musí být doloženo dalšími doklady to, že dotyčný příjemce má vše v pořádku, a nehrozí tady tedy žádné škody primárně v tomto případě státu.

Jsem přesvědčen o tom, že to by mělo být cílem nás všech. Proto si myslím, že je to naprosto logické a správné, a poslanecký klub KDUČSL také podpoří senátní verzi, která v tomto smyslu celou evidenci skutečných majitelů zpřesňuje a ochrání veřejné prostředky České republiky. Věřím, že v tomto smyslu tady uvažujeme úplně stejně všichni. Děkuju pěkně. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Děkuji, pane předsedající. V případě, že bude schválena pouze verze z Poslanecké sněmovny, poskytovateli veřejných prostředků stačí, že se podívá do evidence skutečných majitelů. To pouhé nahlédnutí stačí k prověření. Co víme, je, že za evidenci skutečných majitelů rejstříkové soudy neodpovídají. A pokud za to odpovídá ten, kdo tam ty údaje uvede, nemáme žádnou záruku, že jsou to pravdivé údaje.

Naopak tohle je přesně v souladu s tím, co chtěla Evropská unie. Nejde to nad rámec směrnice, kterou implementujeme. Přistoupíme k hlasování. Přihlaste se prosím znovu svými... Ano, předseda ústavněprávního výboru Marek Benda.

Ano, dobře.